Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Přečtu dvě omluvenky, které dorazily.

Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan vicepremiér Bělobrádek.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, můžu být nekompetentní, můžu být hloupý, ale to neznamená, že mě někdo musí označovat za šílence. Ale ne že tuto zemi vedou šílenci. Neeviduji žádnou faktickou poznámku a přistoupíme k těm, kteří jsou přihlášeni řádně do rozpravy. První z nich je pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Laudát. Já děkuji za slovo. Jenom krátkou repliku na pana premiéra . Ale v každém případě uznávám, že některá slova sem nepatří a ta debata je potom zbytečně vyhrocená. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se připravoval na dnešní jednání, procházel jsem některé studie, procházel jsem některá data s tím, abych našel argumenty, kvalifikované argumenty pro to, abychom aspoň část poslanců přesvědčili o tom, abychom nerušili druhý důchodový pilíř. Při hledání podkladů a materiálů jsem narazil na novinový článek, který mi připadal velmi zajímavý tím, že vlastně výborně vystihl a shrnul veškeré argumenty, proč nerušit Opět požádám kolegy a kolegyně o ztišení. A v případě, že chcete diskutovat, jděte do předsálí a nerušte!

Myslím, že by to zejména mohlo zajímat poslance hnutí ANO. Tedy cituji: